Děkuji. Prosím.

Generaci, která tady bude platit důchody, bude platit daně.

To bychom jim nemuseli dávat ani ty daňové slevy. To je úplně stejný princip. Ať už je bezdětný dobrovolně, nebo nedobrovolně, tak těm lidem zbývá mnohem více peněz než těm, co ty děti mají. Nicméně ten návrh, který půjde do vlády a na koaliční radu, je dán tak, že pro bezdětné a ty, co mají jedno dítě, se nic nemění a pak se zvýhodňují lidé se dvěma, třemi, čtyřmi a více dětmi. A opakuji, že tyto slevy jsou jenom pro ty, kdo pracují, kdo to pojištění odvádějí. To znamená, že pro lidi, kteří nepracují, to nedává smysl.

Jestli si to správně pamatuji.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně, položte doplňující otázku.

Myslím si, že co se týče sociálně demokratických členů a členek vlády, my se tomu určitě nebráníme. Děkuji za odpověď.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, obracím se na vás se žádostí o sdělení informací ve věci projektu takzvaných vlakopůjčoven.

Proto mi dovolte položit tři otázky. Druhá otázka: Je vytvořen ministerstvem nějaký harmonogram, postup, včetně přípravy legislativy k realizaci tohoto projektu? Pokud ano, mohu jej od vás obdržet písemně? Děkuji za vaše odpovědi.

Česká strana již při projednávání dokumentace OPD Evropské komisi garantovala, že z dotace pořízený vozidlový park bude po celou dobu své ekonomické životnosti provozován v rámci smluv o veřejných službách. Ministerstvo dopravy pro oblast jím objednávané nadregionální dopravy rozpracovává variantu, že vozidla budou pořízena přímo objednatelem. Tento postup je v souladu s programem schváleným vládou, kde byli jako příjemci schváleni objednatelé a dopravci. Vlastnictví vozidel objednatelem zároveň ve svých požadavcích z července letošního roku preferovala i Evropská komise pro tento způsob pořizování vozidel. Co se týče krajských projektů, není pravdou, že by dotace z OPD byly podmíněny požadavkem na využití státem vlastněných vozidel. Vlastnictví vozidel objednatelem není v podmínkách Evropské unie nové. Objednatel získaná vozidla na základě nájemní smlouvy poskytne dopravcům zajišťujícím veřejné služby. Z hlediska finančních toků je mechanismus výhodný v tom směru, že poskytnutí dotace snižuje odpisy a finanční náklady, které byl objednatel nucen vynaložit v rámci závazku veřejné služby. Zkusím odpovědět na ty vaše tři dotazy. Za prvé.

A je to potom otázka pořízení vozidel. Ten materiál se na ministerstvu chystá. Zatím nešel do žádného připomínkového řízení. Jakmile bude vydiskutován, budeme ho debatovat na malé tripartitě s odboráři.

Jenom bych chtěl říct, že tento způsob vláda schválila ve svém usnesení.

A mě to trošku rozrušilo. Protože to souviselo i s tou širokou liberalizací služeb ve veřejné železniční dopravě, které souvisí s příchodem dopravců podle výběrových řízení jednotlivých krajů například v té regionální dopravě.

Děkuji.